Děkuji za slovo.

Mohl bych ironicky říkat už zase jsme měli pravdu a pravda se ukázala, ale dělat to nebudu. Jednou jsme to zkusili my, pak obdobný návrh neprošel v Senátu. Ale já jsem skutečně rád, že jsme shodu našli napříč politickým spektrem, že jsme se domluvili s vládními stranami a že kromě kritiky jsme byli schopni společně něco připravit.

Za to mu chci opravdu poděkovat, protože zcela jistě na každém návrhu zákona jste schopni najít nějaký nedostatek, nepřesnost, nedomyšlenost.

Pane poslanče, já se moc omlouvám, ale slyším tady některé kolegy dokonce křičet a já musím slyšet, co říkáte, abych měla evidenci vašich případných návrhů k hlasování.

Jenom tu myšlenku dokončím.

A logicky tím, že jsem jeden z předkladatelů, tak i za náš klub říkám, že podporujeme projednání a schválení v prvém čtení.

Já děkuji.

Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty. Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně. Vážené kolegyně a kolegové, chyby dělá každý. Bylo to evidentně špatně. Já bych chtěl poděkovat za vstřícné kroky opozici, která nám umožní tuhle věc napravit, protože je to opravdu v zájmu České republiky a budování její infrastruktury. Doufám, že příště budeme opatrnější, ale chyby prostě děláme. Znovu děkuji opozici za to, že se postavila k tomu, že můžeme urychleně zákon opravit, velmi vstřícně. Děkuji. Nyní prosím s faktickou pana poslance Adamce. Prosím, vaše dvě minuty. Dámy a pánové, já si velmi cením postoje svého předsedy hospodářského výboru pana poslance Pilného.

Děkuji za odpověď. Já děkuji. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, paní předsedající. Jen krátce, protože to tady už zaznělo od předřečníků. Řekl to pan zpravodaj velmi správně, že to je konsenzus mezi koalicí a opozicí, že to není obvyklé, což má také bohužel pravdu. Já bych se chtěl obrátit na koalici, aby i v jiných případech, kdy opozice argumentuje, abyste nás více poslouchali. Já si poměrně dobře vybavuji, jak jsme tady zákon projednávali, bylo to ještě za minulého pana ministra. Dneska už je tady pan ministr Ťok. Já bych vás chtěl vyzvat, abyste více a častěji poslouchali názory opozice, protože věřte tomu, že naše jediná možnost, jak to prezentovat před veřejností, je uvádět reálné a pravdivé argumenty, jako to bylo v tomto případě. Za poslanecký klub Úsvit deklaruji, že návrh podpoříme, podporujeme i projednávání ve zkráceném režimu devadesátky. Nebudeme to rozporovat. Naopak, to je naše stanovisko a věřím, že takto rozhodne celá Sněmovna. A ještě jednou bych chtěl vyzvat i poprosit koalici, abyste více poslouchali opoziční názory. Já děkuji. Dalším řádně přihlášeným do rozpravy je pan poslanec Šidlo. Prosím, máte slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi jenom několik poznámek k tisku 628. Já nebudu žádným způsobem v naší politické frakci v Poslanecké sněmovně evokovat něco proti zrychlenému projednání podle § 90 odst. 2, byť mě velice mrzí, že to půjde tímto zrychleným jednáním a má být tato novela přijata již v prvním čtení, protože se musím připojit k částečné kritice, která zazněla. Já si nejen vzpomínám na argumenty, které jsme měli k předchozí novele zákona, kde se vytvářela stanovená cena a její až šestnáctinásobek v rukou ministra, osminásobek v rukou státních organizací vykupujících pozemky a připravujících stavby, ale já si také vzpomínám na to, že jsme se domlouvali s předchozím panem ministrem, že dostaneme jednoznačně argumenty do rukou pro případ dalšího vývoje ohledně zákonů o urychlení dopravní infrastruktury a další infrastruktury v České republice. A ten argument nebyl jenom v tom, co jsme obdrželi na hospodářském výboru, tam bylo potvrzeno to, že výkupy pozemků se zastavily.

Ale my jsme také chtěli vidět ekonomicky zdokladováno, co znamenal šestnáctinásobek a případně osminásobek ve výkupech pozemků vůči původně stanoveným cenám a původním variantám zákona ve vztahu až 100 % u zemědělských pozemků a 15 % u stavebních pozemků.